A prosím, ve svých vystoupeních bych požádal pana předsedu vlády a místopředsedu vlády, aby vystupovali alespoň tak, jako pan předseda vlády dnes, že ve veřejném vystoupení prohlásí, že se o tom dozvěděli v pátek nebo těsně před sobotním vystoupením, a přitom bylo evidentní, že od 6. dubna, jak dnes řekl pan předseda vlády, o tom věděli minimálně z ústního jednání před výborem pro zpravodajskou činnost.

Mě to mrzí, protože to znevěrohodňuje pozici České republiky. Děkuji.

Tam jsme dostali ústní informaci, byla prezentace, nedostali jsme žádný papír.

Děkuji panu předsedovi vlády.

Takže tolik k této věci na úvod.

Já se vrátím k tomu, jak člověk vnímá závažnost této situace.

V takové situaci!